Sucho, které zapříčinilo například v jižní části okresu Třebíč, ve značné části okresu Znojmo, Břeclav, Hodonín, Brnovenkov, ale i v některých okresech střední Moravy nebo Středočeského kraje obrovský propad sklizně, zejména obilovin, řepky a kukuřice, si zaslouží věnovat pozornost nejen tedy systémovým opatřením, jak zadržovat vodu v krajině, to podporujeme a navrhujeme ostatně také řadu let a řadu volebních období začasté až do poslední chvíle za posměchu některých z vás ostatních, například že klimatická změna vlastně neexistuje, jsme slyšeli hodně dlouho.

Znojmo se sklidilo 10, 15, 20 % obvyklé sklizně, tak něco není v pořádku.

Chci tedy navrhnout bod, který by se zabýval touto otázkou přímé kompenzace těm podnikům, které byly postiženy katastrofálním suchem, tak aby mohly založit novou úrodu.

Proto bych poprosil o schválení svého návrhu, který se jmenuje Zpráva vlády o kompenzacích podnikům postiženým letošním katastrofálním suchem. Děkuji za pozornost. Rád bych to zařadil alternativně na zítřek, odpolední jednání před již pevně zařazené body.

Ano, to je hlasovatelné.

Prosím, pane místopředsedo. Omlouvá se kolegům, že vstupuji do bloku návrhů, ale myslím, že to není zneužití přednostního práva. Takže pane poslanče Okamuro prostřednictvím pana předsedy, přečtu vám dopis paní europoslankyně Martiny Dlabajové k tomu skandálnímu hlasování, které se mělo uskutečnit ve Štrasburku. V médiích se opět objevila lživá tvrzení o tom, že jsem společně s dalšími kolegy v Evropském parlamentu hlasovala pro udělení sankcí na Českou republiku kvůli odmítání relokačních kvót pro uprchlíky. V žádném případě je nevidím jako řešení, které by bylo pro členské státy přijatelné, natož efektivní, což se již v praxi několikrát ukázalo. Ve všech hlasováních jsem se proto vždy stavěla proti jejich přijetí. Zmíněné hlasování, které si získalo nebývalou pozornost médií a za které jsem byla společně se svými kolegy neprávem kritizovaná, se konalo 18. května 2017 na plenárním zasedání ve Štrasburku. Tato rezoluce nehovoří přímo o udělení sankcí pro ČR ani dalším členským zemím, nicméně i vzhledem k obsahu zprávy, která vyzývá k respektování migračních kvót, jsem hlasovala proti rezoluci. Můžete se o tom přesvědčit sami díky elektronickému záznamu hlasování. A posílá odkaz na příslušné stránky. O tomto hlasování jsem také již dříve informovala občany na svém webu. Ve stejný den se odehrálo také další hlasování, ve kterém Evropský parlament přijal rezoluci o strategii Evropské unie v Sýrii.

Proto jsem tuto rezoluci podpořila. A jak falešná zpráva o našem hlasování vznikla? Někteří naši politici, jako například pan Mach či pan Okamura, si zkrátka účelově překroutili informace a svými nepravdivými výroky šíří lži. Mám radost, že se česká společnost zajímá o evropské dění a politiku. Přála bych si však, aby si informace z jednoho zdroje více ověřovala a vytvářela si své rozličné názory na základě pravdivých informací a faktů.

Tato skutečnost vznikla po blogu europoslance Petra Macha za Svobodné, který měl potřebu ukázat, že on hlasoval proti. Je nutno vyzdvihnout, že europoslanci KDUČSL navíc takzvaně rebelili, tedy hlasovali proti oficiálnímu stanovisku své strany.

Zatímco lidovci v ní viděli způsob, jak zastavit utíkání lidí do dalších zemí a hlavně na ně se navalující podvodné ekonomické migranty, pan Mach si z celé rezoluce vybral jednu větu, že jedna z mnoha možností, jak uprchlíkům ze Sýrie pomoci, je poskytnout jim azyl. Na tento značně alibistický názor má právo, jen opravdu neměl spojovat tyto dvě věci v jednom článku s dost zavádějícím nadpisem. Faktem ale zůstává, že čeští lidovečtí poslanci Evropského parlamentu pro uvalení sankce na Českou republiku opravdu nehlasovali. Takže bych chtěl vyzvat prostřednictvím pana předsedajícího, aby se pan Tomio Okamura omluvil za tuto nepravdivou informaci, protože je to lež.

S přednostním právem nikoho dalšího nevidím, tak prosím pana poslance Farského, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová a potom vidím pana poslance Svobodu. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.